Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu /sněmovní tisk 360/ prvé čtení Předložený návrh uvede paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, abyste se ujala slova. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové, vláda České republiky 27. října 2014 schválila vládní návrh na přijetí změn článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a na ratifikaci stanov této organizace. Jedná se o změnu mezinárodní smlouvy, tedy nelegislativní materiál. Schválení těchto stanov a změn jejích článků se řídí ústavními předpisy každého členského státu. Tento materiál byl na vládu postoupen bez rozporu. Materiál byl schválen vládou, poté postoupen Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s touto ratifikací. 25. února 2015 Senát Parlamentu České republiky dal souhlas k ratifikaci vládního materiálu. Byl odsouhlasen výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu a výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky navrhujeme předložit materiál k ratifikaci panem prezidentem naší republiky. Světová organizace cestovního ruchu je mezinárodní mezivládní organizací se sídlem v Madridu.

Změny článků stanov a v podstatě důvod, proč to předkládáme, jsou reakce na změny, kterými organizace prochází, a odráží reálné potřeby organizace. Jedná se o změny názvu organizace, která se stala v roce 2003 specializovanou organizací OSN, úpravy v členství a v kompetencích přidružených členů, účasti přidružených členů na zasedání Valného shromáždění této organizace a Výkonné rady, zavedení čínského jazyka jako jednoho z oficiálních jazyků organizace a zároveň sestavování rozpočtu organizace v jednotné měně euro. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní ministryně.

Vážený pane předsedající, vážení kolegové, jen velmi stručně, protože paní ministryně Šlechtová už tady v podstatě všechno důležité o tom, co je základním posláním Světové organizace cestovního ruchu, řekla.

Uvedené změny článků stanov a jejich přílohy, finančních pravidel jsou reakcí na změny, kterými organizace prochází, a odrážejí tedy reálné potřeby organizace. Jejich účelem je zabezpečení efektivního fungování Světové organizace cestovního ruchu a rozšíření jazykové diverzity organizace. Doporučuji podpořit v prvním čtení a postoupit k projednání do zahraničního výboru. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestliže je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také tomu tak není. Budeme se tedy v tom případě zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, přičemž organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Dobře, eviduji žádost o odhlášení. V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání předloženého návrhu zahraničnímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Máme hlasování s pořadovým číslem 154. Pro návrh 109, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.